Pouze pro stenozáznam. Děkuji. Prosím. Ale co musím říct a zásadně se ohradit k předchozímu panu senátorovi Hajdovi. On tady mluvil, něco obhajoval, novelu vinařského zákona. To, co tady vyprodukoval pan ministr zemědělství. Nicméně podívejte se na životopis pana senátora Hajdy a srovnejte si to s tím, co tady říkal. Jestli někde někdo prosazuje klientelistický kapitalismus, tak tady byla klasická ukázka. V jeho případě já považuji to, že zrovna jeho sem vyšle Senát a on sem jde, za střet zájmů jako vyšitý.

Děkuji. Jak jsem řekl, ukončil jsem projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministru i panu senátorovi. A předávám řízení schůze.

Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. Než budeme pokračovat, dovolte, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.